Za prvé, prosím vás, aktivní účast správních orgánů, které dneska žádné procesní postavení nemají, ony tam nemají ani vedlejší účastenství, ani postavení takzvané osoby zúčastněné na řízení, ony jsou zjednodušeně vyzvány, aby dodaly správní spis, a mohou se písemně vyjádřit v žalobě. Vzhledem k tomu, že jsou to specializované orgány, v tom má důvodová zpráva pravdu ERÚ, ČTÚ, finanční arbitr, katastrální úřady a pozemkové úřady při restitucích, jestli se nepletu, je to těchto pět specializovaných orgánů tak mají opravdu ve své agendě hlubší odborné znalosti než obecné soudy.

Druhý podstatný argument: je tady opravdu jistá nelogičnost, kdy v českém duálním správním řízení v jednom pilíři správní orgány mají šanci opravdu svým účastenstvím v tom, kde se rozhoduje ve veřejnoprávních oblastech, tak tam opravdu správní orgány mají účastenství v řízení a mohou aktivně obhajovat svoje rozhodnutí.

A ten třetí důvod: opravdu, a to oceňuji, ten návrh byl připraven v zásadě v podobném rozsahu procesních práv, jako mají takzvané osoby zúčastněné na řízení, to znamená, jakási sekundární kategorie účastníků řízení právě podle soudního řádu správního, podle § 34. Rozsah práv a povinností, procesních práv a povinností je v zásadě totožný. Děkuji mnohokrát za podporu. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím tedy obecnou rozprav. Táži se pana navrhovatele na závěrečné slovo. Pan zpravodaj také nemá zájem.

Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak.